To je ta suma.

To už jsem říkal, že prostě jsou i ekonomičtí vítězové pandemické krize, tak to prostě je, a ti samozřejmě na žádnou podporu nárok nemají.

U nás je podmínkou pokles tržeb o 50 %, v Rakousku pokles tržeb o 30 %.

Opět žadatelé na to mají šest měsíců, pro paní ministryni práce a sociálních věcí.

Náhrada ztráty bude 70 % vyměřovacího základu. V tomto případě ovšem hlasování nebylo jednomyslné opozice to doporučila, zástupci vládních stran to odmítli.

Kompenzace je navýšena až na 10 milionů euro pro jednu společnost.

Výpočet ztráty: výpadek tržeb se vypočítává stanovením rozdílu mezi celkovými tržbami ve sledovaném období a celkovými tržbami v roce 2019. Ztráta je rozdíl mezi příjmem a přímo a nepřímo souvisejícími náklady společnosti. Vypočtená ztráta musí být snížena o již vyplacené kompenzace.

Pro uzavřené provozovny, například hotely, restaurace, takže vlastně podobné řešení jako v České republice, to, co bylo uzavřeno, platilo.

Jednoduché, spravedlivé, ověřitelné auditorem nebo znaleckým posudkem. Pokud měl tržby 2 miliony korun, dostal 1,6 milionu korun, a myslím, že se shodneme my, kteří známe podrobněji podnikatelské prostředí, že za 80 % tržeb se dá určitě podnikání udržet, to není nic dramatického. Ano, je to nepříjemné, ale 20 % krátkodobě v řádu několika měsíců společnost přežije, udrží své zaměstnance a v okamžiku otevření může pokračovat tam, kde přestala. Není finančně vyčerpaná, není úplně na dně. A tím, že platí až do konce letošního roku, neznamená to, že je ještě pozdě.

Zaniknou pracovní místa, sníží se daně, sníží se platby sociálního a zdravotního pojištění, zvýší se výdaje státního rozpočtu na podporu v nezaměstnanosti. My určitě ne.

Pokud bych chtěl učinit nějaké závěrečné shrnutí nebo závěr, Rakousko a Německo využívají plošné programy určené pro všechny malé a střední podnikatele z různých odvětví ekonomiky zasažené krizí.

A já říkám: Proč ne?

Pomáhat se má těm, kteří vždycky pomáhali státu tím, že slušně podnikali a všechny své povinnosti vůči státu beze zbytku plnili.

Je to proto, aby ti lidé měli na svoje osobní výdaje a aby uživili své rodiny, takže to je dramatický rozdíl.